Dovolím si teď shrnout hlavní body závěrečné zprávy. Zde jsme získali, a to bych chtěl poděkovat paní ministryni financí, velké množství dokumentů, které byly získány v archivu Ministerstva financí.

Toto rozhodnutí vyšetřovací komise považuje za značně problematické.

Důsledky tohoto kroku byly dalekosáhlé a dá se říci, že šlo o klíčový zlom, protože ztrátou většiny přišel stát v podstatě o veškeré účinné prostředky, jak pozitivně ovlivňovat jak hospodaření OKD, tak celkové dopady její činnosti na region, v němž tato společnost působí.

Ve skutečnosti však šlo o zvýhodnění minoritních akcionářů, zejména se jednalo o banky, fondy či jiné vlastníky akcií OKD.

Ty nakonec skončily v rukou podnikatele Stanislava Prose, který společnost OKD prakticky převzal.

Bylo tam třeba, že budou vykonávat veškeré právní poradenství, a to i přesto, že společnosti KARBON INVEST na toto neměla živnostenské oprávnění a nemohla tyto věci poskytovat.

Vyšetřovací komise nezaznamenala, že by státní orgány zformulovaly a z pozice akcionáře podaly byť jedinou žalobu na náhradu škody ze strany představenstva, a to ani v pozdějších letech, i když to výše státního podílu stále a po celou dobu umožňovala, až do privatizace menšinového podílu, to znamená do roku 2004.